Děkuji, pane předsedající. Já zde vystupuji nyní jako poslanec za hnutí ANO s naším stanoviskem našeho hnutí.

Navýšení na 80 %. My se zde bavíme pořád o navýšení 80 %, ale ono 80 % je vlastně 97 %, 60 % je 70 %, takže opravdu my za hnutí ANO budeme podporovat navrženou vládní verzi s tím, že pokud tato situace bude trvat dál, jak předeslala paní ministryně práce a sociálních věcí, tak pak můžou ty debaty o navýšení pokračovat. Děkuji.

Ale on nefunguje a fungovat nebude. Děkuji. Paní ministryně?

My v tuto chvíli velmi bedlivě sledujeme příjmovou situaci obyvatelstva.

Děkuji. Děkuji paní ministryni.

Děkuji za slovo.